Za prvé jsem silně znepokojena tím, že jakýkoliv bod bez ohledu na to, jak je nazván, jak opět mistrně opozice na minulé schůzi, respektive v minulé části naší 8. schůze ukázala, lze zneužít pro obsahově zcela odlišné věci a diskuse nad problematikou, která nebyla avizovaná, která byla označená jiným způsobem.

Proto doporučuji ho odmítnout.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Jenom malou reflexi.

Každý z nás se může pochlubit dlouhou škálou těchto zkušeností.

Ve druhé části se totiž s paní ministryní Válkovou zásadně liším. Řeknu to velmi tichým hlasem. Paní ministryně, to, že vám parlamentní diskuse nevyhovuje, to, že k tomu máte dokonce i výcvik, to jste nám řekla již minulý týden, ale to pro Poslaneckou sněmovnu nemůže být dostatečným důvodem k tomu, aby na parlamentní diskusi rezignovala, protože k té jsme sem byli zvoleni. A já vás moc prosím, abychom v té svobodné a transparentní diskusi dospěli k názoru České republiky, ke kterému jsme oprávněni, na otázku, která tady rezonuje, protože pan ministr byl neodpovědnou agenturou Reuters posunut ve svých názorech. Děkuji.